Podle mě si zaslouží to, že většina z nich dělá určitě dobrou práci.

To je děsivá věc. To je děsivé.

Ale jak říkám, ten váš návrh prostě k tomu nesměřuje. Ten směřuje k pravému opaku. A také už to, jak ten váš návrh rozděluje společnost, to přesně o tom svědčí. Vy rozdělujete společnost. Vy za každou cenu rozdělujete společnost. Vy za každou cenu poštváváte jedny proti druhým, místo abyste ten zákon nechali tak, jak je, protože je to funkční zákon, se kterým nejsou problémy.

Ale jinak s tím zákonem přece není žádný problém.

Takže místo abyste řešili pomoc občanům, tak řešíte své vlastní ukotvení u politických koryt i za cenu zneužívání veřejnoprávních médií, která jsou placena všemi občany České republiky, respektive koncesionáři. Samozřejmě ty vaše priority, když už máme listopad, tak ono to není jenom to ovládnutí České televize.

Nikoliv český občan na prvním místě, ale Ukrajina na prvním místě, to je vaše priorita.

A kdyby přišla, máme k tomu tady jiné zákony, které jsou použitelné. To byla vaše druhá priorita. To znamená opět nic pro občany, nic, co by zlepšilo životní úroveň občanů.

Opět nic, co by zlepšilo životní úroveň českých občanů.

A já jsem říkal, řešte, prosím vás, pomoc občanům se zdražováním. Bude pozdě. A vy jste žádné řešení nepřinesli.

To se vám nakonec prosadit nepodařilo kvůli obstrukcím opozice. Takže se vám to nepodařilo prosadit pro prezidentskou volbu. Samozřejmě nemám iluze o tom, že to teď budete zkoušet na volbu do Poslanecké sněmovny pro další volby, protože vám klesají preference, takže potřebujete změnit také volební zákon, nejenom zákon o České televizi. Ten si chcete ohnout teď, proto tady dneska jsme, proto jste svolali mimořádnou schůzi.

Ne, to vás nezajímá. To vás nezajímá!

Samozřejmě to tady říkám pokaždé, že je to jednou nahoře, jednou dole.

A nechtěl bych to zažívat znovu. Jenom to konstatuji, že jednou dole, jednou nahoře. A uvidíme. Ta je vlastně aktuální teď úplně v tomto okamžiku a to je, že jste se rozhodli, že si zvýšíte platy politiků. Ano, to je také priorita vládní pětikoalice Petra Fialy.

Ať nás netahá do války, ať nás nestraší, ať přestane strašit, ať přestane rozdělovat společnost. Takže tohleto jsou ty priority. Opravdu tohleto jako to, že chcete politicky ovládnout Českou televizi, to je opravdu velmi, řekl bych, špatná vaše priorita, se kterou my nemůžeme souhlasit, a proto tady také dlouze budeme mluvit.